Paní poslankyně Eva Fialová je další, která je přihlášena, poté pan poslanec Patrik Nacher a poté pan ministr Jurečka.

My se tady dlouhodobě neposloucháme s tím, že nám jde o ten způsob, jakým se to projednává.

Děkuji. Takže za prvé.

Takže bych se chtěl zeptat, co na to říká ministr spravedlnosti, na to, co se tady odehrává, pokud mě ministr spravedlnosti poslouchá. Neposlouchá! Ale abych neztratil mám půl minuty za sebou. Konečně reakce na pana ministra Jurečku. Vy jste říkal, že ta škoda kumulativně, že jak se ten mechanismus nezmění a bude to nastaveno výše nebo v té současné době, tak to kumulativně za deset let bude 600 miliard.

Do budoucna!

To ale není pravda!

Teď se pokusím vysvětlit, že to, co říkáte, že nenastane, opravdu nastane, protože v okamžiku, kdy to v červnu těm lidem přiznáme, stane se to už jednou provždy základem jejich důchodů.

A to už je úplně jiná debata.

Není to možné! Děkuji. Pan poslanec Vondráček.

Ty důchody mají růst, protože rostou náklady a porostou.

Prostě bude dráž, vždycky bude nějaká inflace, a ty důchody mají růst.

Jsou státy, které mají mnohem větší procentuální částku, co se týče výše důchodu oproti jejich předcházejícímu příjmu v životě.

Ať se stanoví prostě vyšší základ a bude vyšší základ, ale také je všechno dražší, a pak se změní valorizační rámec. Já nejsem odborník, ale přece tohle je úplně logický selský rozum! To nemůžete označit za škodu a nemůžete to chtít řešit ve zkráceném řízení teď během pár dnů, ačkoliv přece to musíte vědět dlouho dopředu, i ta inflace se věděla dlouho dopředu. Bavíme se tu o zkráceném řízení, to je ta podstata.

Děkuji a Roman Kubíček, další z přihlášených. Pan poslanec Kubíček. Děkuji za slovo.

Já jsem ekonom a neškolte mě v tom, jak to funguje. Valorizace, přestože ovlivňuje náklady a mandatorní náklady na důchody, na druhé straně způsobuje nepředvídatelné a nepredikovatelné příjmy státu, jejich nárůst. Takže to musíte vyrovnávat spolu a budeme se bavit, o kolik procent je to navýšení důchodů oproti tomu neočekávanému příjmu.